A já se ptám, když máme vyhlášený stav legislativní nouze, a když má pan ministr vnitra většinu v Senátu, proč za těmi senátory nezašel a nepožádal je, aby to projednali už na začátku června. Jestliže dneska říkáme, že někomu nechceme dát status dočasné ochrany, tak my se nemáme o co opřít, protože do současné chvíle má Ministerstvo vnitra na to, udělit ten status, 30 dní a to je velmi krátká doba, pokud chce někoho prověřovat, lustrovat, domlouvat a tak dále.

A dneska pan ministr vnitra přichází s lex Ukrajinou III. Zase říká: Musíme to rychle schválit.

Děkuji moc. Já vím, že vláda schválila svým usnesením, že kraje v rámci nouzového stavu musí zajišťovat krajská asistenční centra, a pan ministr vnitra se dneska s panem primátorem Hřibem viděl, ale prakticky ta schůzka neměla žádný výsledek. Takže pokud neměla žádný výsledek, vidíte, jakým způsobem na to reagují hejtmani. Je to nekolegiální, proč tedy nezajistil pan primátor Hřib krajské asistenční centrum do ukončení nouzového stavu? Někteří hejtmani řekli, že popřípadě i oni jsou připraveni to krajské asistenční centrum neprovozovat, byť dneska někteří řekli, že do konce června ono je to logické, protože pokud je to dané usnesením vlády, tak by ho měli všichni dodržovat.

Ano, budete mi oponovat, budete říkat, dostali finanční prostředky za ubytování. A já vám znovu říkám, že prostředky, které dostali, tak je přeposlali těm, kteří to ubytování zajišťují, to znamená penziony, hotely, města, obce a tak dále.

Tak věřím, že dneska konečně to doprovodné usnesení, které předložíme, že ho podpoří, aby ty kraje finanční prostředky dostaly a dostaly je co nejdříve, protože si je zaslouží.

Ale ono to nechybí hejtmanům, ono to chybí pak těm lidem, kteří využívají ty služby. Oni když ty prostředky mít nebudou, tak oni nebudou moct dělat další věci v rámci toho kraje.

Chtěla bych se ho zeptat, jestli tedy dojde k tomu, že se bude naplňovat usnesení vlády, které bylo přijato v rámci nouzového stavu, že to musí kraje zajišťovat, popřípadě jestli bude provozovat krajské asistenční centrum Ministerstvo vnitra, potažmo stát, protože on může provozovat to krajské asistenční centrum. A až se schválí lex Ukrajina III, to je ten tisk, který máme dnes na stole, tak pokud některý kraj už nebude mít za povinnost provozovat to krajské asistenční centrum.

Děkuju vám za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Já bych tady rád vypíchl několik momentů, co jsme tady slyšeli před chvílí od paní předřečnice, vaším prostřednictvím. Ten závěr, tedy že hejtmani a další nebudou muset provozovat ta krajská asistenční centra, eventuálně primátoři, to samozřejmě se může stát. A já tady v té novele v podstatě vidím několik takových pohledů.